Konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 175/3. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Nemá zájem o závěrečné slovo. Dobře. Pan kolega Novotný? Tak paní kolegyně Nytrová jako druhý zpravodaj, protože bych prosil zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh, před hlasováním se k němu vyjádřil, stejně jako paní ministryně.

Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, v rámci druhého čtení byl uplatněn pozměňovací návrh poslance Holečka, který spočívá ve zvýšení základní výměry starobního důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy.

Pozměňovací návrh pana poslance Holečka má určité vady.

Proto můj návrh jako zpravodaje zní tady k tomuto pozměňovacímu návrhu neutrální. Nechávám tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Své stanovisko jsem sdělila: neutrální. Ano, děkuji. Čili je tam jeden pozměňovací návrh, hlasování jednoduché. Paní ministryně a potom pan předseda klubu ODS. Prosím, paní ministryně. Dobře. Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A ne po rozpravě v okamžiku, kdy je návrh procedury.

A já musím hájit své poslance, aby měli šanci reagovat na to, pokud něco zazní. Nevadí. Tak, pane předsedo, jednoduchá informace pro vás a pro všechny kolegy.

Čili její komentář nemohu zkrátit, protože pokud je zpravodajka, má stejné přednostní právo jako všichni ostatní, kteří ho mají. Jinak si myslím, že paní ministryně řekla to stanovisko myslím si velmi krátce a zcela srozumitelně. Tolik tedy informace. Všichni jsme rozuměli postupu při hlasování? Je to jednoduché.

Kdo je proti návrhu? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.